Dle důvodové zprávy a závěrečné zprávy RIA se současně připouští, že rozpočet se bude vyvíjet a zásadně navyšovat v čase. Takže nevíme, kolik je to peněz, nějak zhruba jsme to odhadli, ale ještě se dozvídáme, bude se zásadně navyšovat v čase. Do jaké výše se bude v čase navyšovat? Neexistuje žádná nezávislá exaktní ekonomická analýza přínosu fungování tohoto úřadu, respektive agentury, ve finálním stavu. To samozřejmě vede k pochybnostem o hospodárnosti zvolené podoby transformace. Takže znovu: To vede k pochybnosti o hospodárnosti zvolené podoby transformace. Je počítáno s velmi vysokým nárůstem IT pracovníků a vy, pane ministře, určitě víte, jaká je situace ne jen ve státním sektoru, ale i v soukromém sektoru.

Vy mi určitě řeknete, kolik jich chybí v tom veřejném, a že, a to všichni víme, je mnohem složitější dostat IT specialisty do veřejného sektoru. A jak už říkám, tito odborníci prostě na trhu nyní nejsou. Víme, že v rámci digitální dekády, která byla schválena Evropskou komisí, je to jeden z hlavních cílů, a já budu rád, když se budeme aktivně na tomto cíli podílet, protože skutečně je to zásadní, nemáme IT specialisty a řešme hlavně tuto otázku, kde vzít lidi, ne jak založit úřad a potom přemýšlet, jak a kým ho naplním, protože ono v důsledku nedostatku vlastních odborných kapacit budou ty kapacity poptávány v rámci samozřejmě postupu dle zákona o veřejných zakázkách od dodavatelů působících na relevantním trhu, právě od soukromého sektoru, kterému však již nyní chybí IT specialisté. A vy určitě narážíte na to, že dneska pokud poptáváte zakázku, co se týká toho plnění, tak časový horizont se čím dál více prodlužuje. Externí dodávky mohou realizaci projektu samozřejmě prodražit, to všichni víme, a zase se můžu vrátit k tomu, jak jsme schopni odměnit IT specialistu ve veřejném sektoru a jak jsme schopni zaplatit IT specialistu, který je zaměstnán v soukromém sektoru.

Tento státní podnik stejně jako agentura bude zadavatelem ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, a tedy bude muset sám postupovat v odpovídajícím druhu zadávacího řízení.

Jde skutečně o velmi složitou a náročnou koncepci vzniku nového ústředního orgánu státní správy, která však nebyla prodiskutována s ICT sektorem, jehož se tato otázka velmi podstatně dotýká. Dle mých informací neproběhla žádná diskuse odborné veřejnosti, a když jsem se díval do připomínkového řízení, tak to mi jenom potvrdilo, že to tak je, protože spousta institucí, které se běžně k těmto věcem vyjadřují, neměla možnost se vyjádřit, dokonce ani Hospodářská komora. A nezlobte se na mě, ale vy, Piráti, kteří skutečně ke každé hlouposti děláte kulaté stoly, tak se nezlobte, ale k takto zásadnímu tématu jste nepřizvali nikoho. Inovace znamenají investici, kterou jsou dodavatelé působící na relevantním trhu ochotni vynaložit, pokud mají alespoň teoretickou šanci na její zhodnocení. Pokud se však trh zásadně zúží v důsledku působení agentury a i zřízeného státního podniku, či dokonce na určitých úrovních zanikne, bude to znamenat ztrátu teoretické možnosti zhodnocení investice vynaložené do inovací, v konečném důsledku tak vlastně k žádným inovacím nebude docházet a trh jako takový ustrne. Dojde možná k nárůstu míry digitalizace, ta ovšem na té úrovni jako takové zůstane vlastně zastaralá, nebude tam žádná inovace. Zároveň hrozí varianta, že Digitální agentura pouze zakryje a prodraží externí dodávky, což je za mě tedy dost velká hrozba. Tomu se ani nedá říct nedostatek. A když si vezmu vlastně veškeré to shrnutí, když si vezmu, jakým způsobem probíhalo připomínkové řízení, kdo všechno měl možnost se vyjádřit, a i když jsem tady slyšel, že jste velmi aktivně jako ministerstvo komunikovali ještě s Ministerstvem vnitra, a potom si čtu ty zásadní připomínky v připomínkovém řízení, které Ministerstvo vnitra dalo, tak se mi zdá, že pánové ministři Bartoš a Rakušan mezi sebou vlastně nekomunikovali, protože tomu nerozumím. Nevím, jak je možné, že Ministerstvo vnitra má v této věci tolik zásadních připomínek. Podle mě je to je to jednoznačně neschopnost a nekompetentnost komunikovat. Je to dostatečný výčet nedostatků, které mě skutečně jen utvrzují v tom, že není možno tento návrh projednat ve zkráceném řízení, a proto jsme podali veto, ale právě naopak je třeba zásadně přepracovat. A znovu, tak jak jsem říkal v úvodu: já se nechám přesvědčit, že je nutné zřídit agenturu anebo že je nutné to udělat jinak, ale nenechám se přesvědčit během zkráceného řízení bez podrobné diskuse a rozhodně ne bez odborníků, kteří do toho mají co mluvit, a bez odborníků, kteří vám dnes dodávají, kteří jsou vlastně vaši partneři, obchodní partneři. Takže za mě je potřeba lhůty prodloužit, a to tak, aby bylo možno skutečně odborně, relevantně a dostatečně projednat tento návrh zákona ve výborech. Proto navrhuji prodloužení lhůty na projednání ve výborech na 90 dnů. Děkuji za pozornost. Děkuji a k tomu se hlásí s přednostním právem pan ministr, k těm navrženým 90 dnům, předpokládám.

I já musím přiznat, že za čtyři roky, kdy jsem se věnoval opoziční práci, jsem si musel spoustu věcí nastudovat, a kdybych se setkal s člověkem, který se něčemu věnuje deset nebo dvacet let, tak bych třeba vznesl své obavy, nicméně bych se nepouštěl do hodnocení odborných kompetencí lidí.